Připomenu, že se nacházíme v podrobné rozpravě.

Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Není zájem. Přejdeme tedy k hlasování o návrzích, které zazněly v podrobné rozpravě.

Zeptám se na stanovisko navrhovatele? Zpravodaj stanovisko nemá, protože o tom nejednal rozpočtový výbor. Čili zahájíme hlasování a budeme hlasovat o návrhu.

Počet poslanců se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 35 bylo přihlášeno 156 poslanců, pro hlasovalo 76, proti 76, 4 se zdrželi, návrh byl zamítnut.